Občané už se téměř čtrnáct dní ptají dále na otázky, jakým způsobem byli zástupci okolních obcí o povaze a objemu skladovaného materiálu vyrozuměni. Vyrozuměni nebyli dostatečně. V jaké vzdálenosti od osídlených území u nás ve Zlínském kraji jsou umístěny obdobné sklady, a to nejen ve Zlínském kraji, ale i v České republice, aby se taková věc nemohla opakovat.

Jinak tento záměr byl schválen nejen vojenským stavebním úřadem v Olomouci, ale i zastupiteli Zlínského kraje, ovšem občané nebyli dostatečně informováni.

Rádi bychom také požádali Ministerstvo obrany o vypracování nezávislého posudku pro případ zasažení výrobního areálu společnosti Bochemie municí z okolních skladů.

Přitom tam vedle toho musí žít, mají tam své domy, mají tam své rodiny a hrozí další možné různé výbuchy. Takže bychom rádi slyšeli od pana ministra obrany, neříkám teď, pakliže byste odhlasovali tento bod, ať se pan ministr klidně připraví, znovu říkám, žádné politikum z toho nechceme dělat ani z toho nebudeme dělat, chceme jenom ucelenou informaci, aby občané byli ubezpečeni a abychom i do budoucna v České republice měli my všichni občané České republiky jasnou informaci, že se takového nic třeba už nemůže opakovat, nebo jaká jsou rizika.

Děkuji. Pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové.

To jednoho fakt potěší. Dovolte, abych přednesl žádost, se kterou se zahraniční výbor Poslanecké sněmovny obrací na Poslaneckou sněmovnu, aby byly pevně zařazeny body některých důležitých mezinárodních smluv. Opravdu z toho nechceme dělat politikum. Je to předjednáno se všemi předkladateli, kteří budou přítomni, a ty smlouvy jsou pod časovým tlakem.

To by se týkalo Ministerstva dopravy. Dále by zbyly tři body týkající se Ministerstva financí.

Jako osmý bod, kde by byl předkladatelem kdokoli, kdo by zastupoval Úřad vlády, je vládní návrh ratifikace Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací. Znovu opakuji, že to je předjednáno se všemi předkladateli. Domníváme se, že to časově zatíží Sněmovnu minimálně. Děkuji. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji. Já na konto řečí pana kolegy Okamury podpořím návrh na zařazení nového bodu co se týká situace po výbuchu muničního skladu a lepší informovanosti občanů Zlínského kraje, potažmo toho regionu, který je nejvíce postižen. Jenom prostřednictvím předsedajícího pro pana kolegu Okamuru.

Připomínám, že petiční výbor jest tím orgánem Poslanecké sněmovny, který v té první linii je jediným, který se může peticemi zabývat.

Děkuji. Komplikujete mi to, protože teď se přihlásil ministr obrany České republiky Martin Stropnický.

Nyní tedy ministr obrany Martin Stropnický s přednostním právem. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.